Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážení ministři, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem do státního rozpočtu, a to ve změnách, které by se týkaly jenom kapitoly 314 Ministerstva vnitra, a to tak, že ve specifickém ukazateli výdaje policie ČR se zvyšuje částka o 120 mil. korun, a to v podseskupení položky 513.

Všechny změny se promítnou do příslušných ukazatelů přílohy č. 4 k tomuto zákonu. A teď mi dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil, jak bychom těch 120 mil. investovali do Policie České republiky.

Cílem navýšení finančních prostředků pro tuto oblast je vytvoření zálohy munice, protože neexistence adekvátní zálohy munice ve skladu jednotně pořizovaného majetku neumožňuje efektivní a plynulé zásobování útvarů Policie České republiky. Zbývajících 30 mil. by bylo investováno v oblasti balistické ochrany, balistických ochranných prostředků.

Tato systematizace je průběžně naplňovaná. V současné době je naplněna ze 60 %.

Určitě mi dáte za pravdu, že řada událostí z poslední doby ukázala, že útoky na policisty můžou přijít nečekaně, kdykoliv a v situacích, kdy to nelze předem předvídat. Balistická ochrana je tedy primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví každého policisty.

A co se týká neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím, zde bych chtěl říci, že po dobu, co zpravodajuji rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra, to znamená posledních několik let, v této položce 522 vždy byla částka 40 mil. korun.

Děkuji vám za případnou podporu a za pozornost. Přečtu dvě omluvy.

Vidíte, vy už tušíte informace, které ještě neznáme, takže tady možná budeme hodně dlouho. Nyní tedy vyzývám k vystoupení paní poslankyni Janu Krutákovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila a současně se přihlásila k pozměňovacímu návrhu vedenému ve sněmovním tisku 605 jako sněmovní dokument 3827.

Pozemkové úpravy řeší komplexně vodní i větrnou erozi v krajině, protipovodňová opatření. Vodní hospodářství, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků sucha a povodní, řeší odtokové poměry v krajině, cestní síť, zpřístupnění pozemků a prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability a výsadbu zeleně. Pro pozemkové úpravy je z kapitoly Všeobecná pokladní správa dlouhodobě přidělován stejný objem finančních prostředků ve výši 700 mil. korun, který tímto chceme navýšit. Celkový objem prostředků ve státním rozpočtu vyčleněný na pozemkové úpravy se pohybuje okolo 2 mld. korun a projekty, které jsou připraveny k realizaci, jsou ve výši téměř 2,6 mld. korun.

Děkuji za pozornost.

Omlouvám se.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, máme se dobře, máme se nejlíp v historii, naše země předbíhá ostatní a jde pořád nahoru.

Jedna věc je ale nezpochybnitelná. Daří se ekonomice, téměř neznáme nezaměstnanost, a státní rozpočet tak disponuje rekordními příjmy i rekordním celkovým objemem.